Já bych se chtěla přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dovolím si tady upřesnit.

Je spousta lidí, co vypomáhali v restauracích. A první věc, co udělal ten hospodskej, když vláda zavřela krám, tak bylo to, že vyházel ty lidi na dohodě o pracovní činnosti, respektive přestal jim zadávat práci, a ti lidé pak z té dohody nemají žádný příjem. A udělali jsme maximum ústupků, co se dalo, aby nám to ještě dávalo smysl. To znamená, je tam nižší částka.

Je tam podmínka, že ta dohoda musí být nadále platná. Chápu, že by to zatížilo trochu úřady práce, kdyby to bylo i pro ty výpovědi. Trochu mě to mrzí, ale byl to kompromis, na který jsme byli ochotni přistoupit.